Pan poslanec Mihola tady nadnesl nějaký argument, nebo vyvracel argument, který tady vůbec nezazněl. Ani já, ani nikdo z předkladatelů tady neargumentoval ekonomickým aspektem, že by se nastartoval ekonomický růst. Neustále od začátku mluvíme o svobodě rozhodnutí, o svobodě volby kdybyste mě, pane kolego, poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího. Tak navrhněte 300 metrů, 400 metrů. Tam také pracují lidé.

Chápu to tedy správně? Rozumím tomu správně takhle? Říkám, zdánlivě proti sobě, protože já s tím nesouhlasím, ale já tímhle argumentem tady nikdy nemávám. To znamená, že prostě pojďme argumentovat, a ne to, co funguje někde v jiných zemích Evropské unie. To je jednoduchý argument, proč ne.

A ty velkoobchody vycházejí jasně z definice živnostenského zákona. A tam je to jasně definováno, že tam nakupuje jiný podnikatel za účelem dalšího prodeje.

Takže tady prosím pěkně, já jsem se usmíval spíš, že jsem nevěřil svým uším, nikoli že jste odhalil jádro pudla. Zájmy zaměstnance... Nevím, jak souvisí nedodržování zákoníku práce s novelou zákona o prodejní době. Někdo tady říkal, že nefungují někde tak, jak mají, odbory. Já jsem dostal dokonce i některé reakce od lidí. A tady z toho my musíme vycházet.

My jenom říkáme, že může.

Děkuju za závěrečné slovo panu zástupci navrhovatelů. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

O návrhu na přerušení v otevřené podrobné rozpravě budeme hlasovat v hlasování číslo 122, které za okamžik zahájím. Opakuji, že jednáme o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu v otevřené podrobné rozpravě po skončení rozpravy obecné do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Během podrobné rozpravy tedy lze předložit návrhy pozměňovací, případně jiné návrhy, a pokud písemný návrh neobsahuje odůvodnění, musí ho odůvodnit poslanec v podrobné rozpravě.

Počkám, až se sněmovna uklidní. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Zákon naopak vytváří nerovnost mezi různými skupinami podnikatelů i zaměstnanců, přičemž tato nerovnost nemá žádné racionální jádro.

Proto se navrhuje tento zbytečný zákon zrušit. Regulace je opravdu zbytečná, jak bylo řečeno, nemá vliv na postavení zaměstnanců, kteří velmi často stejně musí do práce, je zmatečná v tom původním znění i v té nově navrhované úpravě.

A dále jsem přesvědčena, že rozhodující je chování nás zákazníků. Sama nechodím nakupovat ani v neděli, ani o státních svátcích.